Děkuji za slovo. Já se omlouvám kolegům, že možná budu zdržovat. Dokonce jsem dostal velmi významné nabídky po cestě k přihlašovacímu pultíku. Nicméně mně by možná na to stačila faktická poznámka, ale pro jistotu, kdybych byl delší než dvě minuty, tak jsem se přihlásil.

Já jsem se chtěl přihlásit původně tedy v tom předchozím bodě, ale nakonec jsem se rozhodl, že se přihlásím tady, protože sem se to spíš hodí. Už v tom předchozím bodě se velmi často mluvilo o platech v regionálním školství.

Případně kdyby to bylo to usnesení Sněmovny, tak to bude asi 47 tisíc průměrný plat.

Nicméně díky odborům apod. jsme se dostali tam, kde jsme. Ale já bych chtěl obrátit pozornost paní ministryně a pana ministra k vysokému školství.

A já si uvědomuji to, že mzdové tabulky nebo mzdové předpisy jsou čistě v gesci vysokých škol a Senátu, případně i nějakého dohadovacího řízení mezi rektorem a Senátem. Když se podíváme na platy docentů, tak ty jsou také v rozmezí.

Nechci tím zdržovat. Chtěl bych upozornit... Ale musel jsem to nějak uvést. Nezlobte se.

Já bych chtěl poprosit, jestli by se v příštím jednání o státním rozpočtu Ministerstvo financí nějakým způsobem bylo schopno nebo bylo ochotno domluvit s Ministerstvem školství, tak aby se do těch vysokých škol dostaly ty peníze.

Tak nyní mám tady...

Ano, ano, že chce i pan ministr vystoupit.

Ministerstvo vnitra tam prostě už nemá výdaje na Pegas, což je částka jedné miliardy, protože se předpokládá, že v té době už je nebude potřebovat.